A musím znovu zopakovat to, co tady říkali někteří moji kolegové. Mě nejenom mrzí, ale považuji i svým způsobem za urážlivé, že v okamžiku, kdy opozice předkládá tak zásadní věci, jako je třeba rušení některých daní, tak tady z vlády není téměř nikdo. Omlouvám se teď panu vicepremiérovi, který mezitím přišel, resp. to vypadá, jako by vládu tvořila jenom KDUČSL a nikdo jiný.

A když mluvím o ideovém střetu a pravolevém střetu, tak jenom připomenu, že to samozřejmě v žádném případě není střet mezi těmi, kteří obhajují chudé a kteří obhajují bohaté a podobná ideologická klišé, ale je to střet mezi těmi, kteří chtějí více svobody, více odpovědnosti, kteří více věří lidem, těmi, kteří chtějí lidi kontrolovat, brát jim jejich peníze, rozhodovat o nich, vychovávat je a kamsi je vést. A my jako pravice, a pro mě je to velmi snadné, protože já jsem pro žádná zvýšení nikdy nehlasoval, i když tomu rozumím, protože třeba v době ekonomické krize se k daním přistupuje prostě jinak než v době, kdy se ekonomice daří, tak já nemám žádné problémy tady předkládat za ODS návrhy, které nejenom snižují daně, ale protože naše představa je, že stát má být efektivní, funkční, malý a nemá brát lidem jejich peníze tam, kde to není nutné, tak i hledáme návrhy na to, abychom některé daně mohli odstranit. Toto je zbytečná daň.

Takovou úvahu bych určitě provedl.

Já ale přesto věřím, že ta řada monologů, bohužel monologů ze strany pravice, aspoň některé z vás mohla přesvědčit a absence argumentů ze strany levice aspoň některé z vás mohla přesvědčit o tom, že náš návrh rozumný je a že by bylo dobré ho podpořit.

Děkuji panu navrhovateli. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych se vyjádřit ke dvěma argumentům, které byly namítány proti mé zpravodajské zprávě, a potom oblíbená statistika. Já jsem tím měl skutečně za to, že když jsem se na tento sněmovní tisk připravoval, tak jsem v odůvodnění skutečně nenašel žádnou analýzu, žádné nějaké podrobnější rozbory, nic, o co by se dalo opřít to, že to není nesystémové.

Ještě k hospodářskému růstu. Ano, když je hospodářský růst, je možno třeba snižovat nějaké daně, ovšem uvědomme si, že hospodářský růst nemusí a také nebude trvat věčně. Já bych velmi rád, kdyby trval oněch bájných biblických sedm let, ale když se tak dívám řekněme po mezinárodněpolitické situaci, tak vidím řadu rizik, proč to trvat tak dlouho nemusí. A teď ta oblíbená statistika. Ti vystupovali i opakovaně. Rekordmanem je kolega Stanjura se 6 vystoupeními, třikrát překonal i čas. A vystoupili také 4 koaliční řečníci, vždy jedenkrát.

Děkuji za pozornost. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

A úspory vám předvedeme při prvním čtení státního rozpočtu. Bezesporu to bude vyšší částka než 9 mld. Ale i kdyby, pane zpravodaji prostřednictvím pana místopředsedy. Když si řeknete ta dvě čísla, a nikdo je nerozporoval, stát vybere více než 800 mld. ročně, a když zruším daň, která zaměstnává 800 lidí, obtěžuje 140 tisíc daňových poplatníků ročně, a vybere se přibližně 1 %. Zkuste si tipnout.

Proč ne?

To je věcná debata, po které jsme volali. To je to, o čem mluvil pan předseda Fiala. Děkuji panu předsedovi. Ještě s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Já bych doplnil svou zpravodajskou zprávu. Ano, byli přítomni dva členové vlády, z toho jeden na celou dobu trvání tohoto tisku, druhý na část tohoto tisku. A ještě bych chtěl říct: Škoda, že jsem se to nedočetl právě v té důvodové zprávě, to, co jste tady teď všechno říkali. Důvodová zpráva je velmi stručná.

Ani ne. Kdybychom se mohli dočíst, co tím všechno bylo myšleno nebo že někdy předvedete další úspory, tak prosím, já bych se tím zabýval. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Tím jsme skončili závěrečná slova a budeme hlasovat. Jak bylo zde řečeno, pan poslanec Kováčik, Votava i pan zpravodaj Klaška navrhli zamítnout předložený návrh. Přivolám naše kolegy z předsálí.